V programovém prohlášení jsme se mohli dočíst o tom, že plánuje oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu.

Ono to není černobílé.

Čili i v tomhle tom systému mluvit o zásluhovosti je trošku složité. Ale právě proto by tato debata, vážná debata, měla být součástí té debaty o důchodové reformě a nemělo se to řešit touto salámovou metodou. Protože bezesporu mezi námi budou různé názory, od názoru, že státní důchod má být rovný, protože stát nemá podle pravicového pohledu hrát roli pojišťoven a naopak ta zásluhovost se má odehrávat právě někde jinde na úrovni pojišťoven, fondů, které budou zhodnocovat úspory lidí, kteří si budou platit na důchod, protože doufám, že většině obyvatelstva už je zřejmé, že pouze ten státní důchod jim nezajistí důstojné stáří.

Ale to by mělo být součástí diskuse o systémové strukturální důchodové reformě, u které si také musíme dopředu říct jeden důležitý axiom, a sice že se nedotkne stávajících důchodců, že jakákoliv budoucí důchodová reforma musí platit pro dnešní mladší generaci, která si bude během své ekonomicky aktivní části života schopna našetřit a schopna se připravit na stáří. To bezesporu neplatí pro dnešní generaci. Ale tu debatu je potřeba otevřít.

Děkuji za pozornost. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se ještě hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Závěrečná slova? Paní ministryně má zájem, pan zpravodaj také bude mít zájem. Ještě jednou na závěr, vážené dámy, vážení pánové. Velice děkuji za všechny vaše připomínky.

Takto to opravdu není myšleno a myslím si, že to ani nikdo objektivně neočekává, že vláda poté, co 20 nebo skoro 30 let od revoluce skutečnou důchodovou reformu nemáme, že ji přineseme sem na stůl po třech měsících.

Proto ale dotaz, nebo několik dotazů směřovalo proč, nebo jestli je rozumné přistoupit k těm dílčím krokům.

Tam hrozí, že nám spadnou do sociálního systému, budou na dávkách.

Začneme... Základní teze samozřejmě máme připraveny.

Určitě se podíváme na vyloučené a náhradní doby. Musíme se asi zamyslet nad tím, jestli když jsou maminky na mateřské nebo dlouhodobě pečují o osoby blízké, jestli by stát neměl tak, jak je to v systému zdravotního pojištění, do prvního pilíře za tyto, v uvozovkách říkám, státní pojištěnce odvádět.

Já velmi děkuji za všechny připomínky, věřím, že k tomu ještě bude čas a prostor.

Pan zpravodaj se závěrečným slovem. Prosím, pane zpravodaji. Pane místopředsedo, asi jenom krátce dvě technické věci. Padl zde návrh na zkrácení projednávání.